Děkuji pěkně. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Učiním jednoduchý úkon před vámi, tak jak to Ústava umožňuje. Podle článku 24 Ústavy se tímto vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

My vám, pane poslanče, také děkujeme a přejeme vám do dalších dní vašeho života spoustu spokojenosti. Ať se vám daří. Ale ještě jsme neskončili. Je třeba dát hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny. Vznáší někdo námitku proti tomuto navrženému usnesení? Není tomu tak. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Já tuto schůzi končím.